Zaznamenal jsem pět návrhů na změnu pořadu schůze.

Eviduji žádost o vaše odhlášení.

Jako první bod přečetl pan předseda Marek Benda, a to je, že chce zařadit nový bod do schůze. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom tento bod zařadili na program, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento bod jsme zařadili do programu schůze.

Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas a bod jsme zařadili dnes jako druhý. Opět se jedná o nový bod dnešního jednání. To znamená nejprve zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom tento bod zařadili na dnešní jednání? Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. A nyní nám hlasovat o tom, že zařadíme tento bod jako poslední bod dnešního jednání. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zařazení za bod číslo 5. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Nyní tedy je zde nový bod, který přednesl předseda Tomio Okamura, bod s názvem Vláda Petra Fialy neřeší dramatické zdražování a nepomáhá občanům České republiky. Nejprve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu na program.

Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut a bod jsme nezařadili do jednání schůze.